A ten státní zástupce by k tomu měl přihlížet podle mě, pokud už dostane to oznámení.

Myslím si, že spíš to byla trošku neobratnost vedení městečka, možná zastupitelů.

Musím říct, že to vytváří až paradoxy.

U zastupitelstva je to horší.

A já osobně si myslím, že hlavním účelem těchto jednání tady ve Sněmovně není konkrétní vydání toho kterého poslance, ale je to signál do veřejnosti a státním zástupcům, ať už toho nechají.

Děkuji za pozornost.

Faktická má přednost! Už ano. Já musím být stručná, pane předsedající.

Další důvod pro to trošku se tomuto problému věnovat v širších souvislostech.

Pan místopředseda Hamáček z dnešní schůze Sněmovny od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

A nyní tedy nám dříve dorazila písemná přihláška do rozpravy, která má přednost.

Pan Feranec dává přednost? Pan Feranec vám dává přednost, tak prosím. Děkuji. Dámy a pánové, já myslím, že dneska si tady zase zažíváme něco, co jsem nepamatovala, že bychom tady v minulosti měli. Máme se bavit o vydávání jednoho z kolegů, proti jehož vydání já budu hlasovat. Skutečně si myslím, že jsou nějaké věci v naší politické kultuře, které bychom měli respektovat, které bychom měli ctít. Protože, víte, já nejsem členka mandátového a imunitního výboru. Na rozdíl od pana poslance, od kterého bych očekávala, že vystoupí se svou obhajobou a některé věci, které nám nemohou sdělovat členové mandátového a imunitního výboru, tak nám sdělí on. Rovněž se mi nelíbí, že tady projednáváme už druhý bod, který se týká věcí spojených nejenom s policií, ale zejména s naší justicí, a v těchto lavicích nesedí ministr spravedlnosti. Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, prosím o informaci, jestli byl ministr spravedlnosti z dnešního jednání omluven, co je důvodem i jeho nepřítomnosti. Takže není tady ministr spravedlnosti, není tady ten, o kom se bavíme. Pan Faltýnek tady řekne prostřednictvím pana místopředsedy: Hlavně ať už to máme za sebou! Připadá vám to důstojné? Protože jak říkám, shoduji se s názorem svých předřečníků, že skutečně různá obvinění na komunální politiky běží jako na běžícím pásu a může se to stát komukoli z nás.

Ale chci, abychom tady dodržovali nějakou úroveň jednání Poslanecké sněmovny, protože skutečně tohle jsou zásadní věci. Zásadní věci, které se dotýkají životů nejenom kolegů v Poslanecké sněmovně. Ale bylo tam více obviněných? Už nějakým způsobem ti obvinění vystupují před policií? Máme o tom nějaké informace? Těch dotazů je celá řada. A já nejsem členka mandátového a imunitního výboru a mám tady o něčem hlasovat. O něčem, kde ani není člověk, kterého bych se na to mohla zeptat.